Děkuji, pane předsedající. Já bych se chtěl jenom přihlásit k tomu návrhu, nebo respektive dát návrh, který jsem avizoval už v obecné rozpravě, a to je zkrátit dobu projednávání mezi druhým a třetím čtením z 14 dnů na těch 7 dnů, na čemž byla i dohoda mezi jednotlivými kluby, když jsme připravovali tento návrh. Děkuji. Já se přihlašuji ke dvěma pozměňovacím návrhům. Oba dva jsem představil v obecné rozpravě. Děkuji. Já si dovolím taky přihlásit se ke dvěma pozměňovacím návrhům. Jedná se o pozměňovací návrh, který se vydá vlastně jen cestou legislativně technických úprav a úprav příslušnosti stavebních úřadů v případě projednávání přestupků.

Děkuji panu poslanci Kupkovi. Pokud nikdo, tak podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Máme tady jeden návrh na hlasování a to je zkrácení lhůty pro třetí čtení, mezi druhým a třetím čtením, tak jak ho přečetl pan zpravodaj.

A jenom jsem chtěl shrnout, že k tomuto komplexního pozměňovacímu návrhu byly načteny čtyři pozměňovací návrhy. Dva z nich jsou od pana poslance Kupky.

Ale nechám to odhlasovat. Já vás odhlásím.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 12. Návrh byl přijat. Tím mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu.

Ještě než budeme pokračovat dalším bodem našeho jednání, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana místopředsedy Tomáše Hanzela, který se omlouvá od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.